Děkuji. Děkuji sněmovně, že zachovala klid.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, a za třetí pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny PČR. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážená paní senátorko, dovolte mi, abych se k tomuto sněmovnímu tisku vyjádřil, protože byl jsem také přítomen na jednání hospodářského výboru coby jeho člen.

A zazněly tady částky, které hovoří o tom, že tyto náklady jsou v desítkách tisíc korun.

A byl bych rád, abychom tuto novelu pustili do třetího čtení. Děkuji za pozornost a za případnou podporu. Děkuji a pan poslanec Adamec se hlásil do rozpravy z místa. Ano, děkuji vážený pane předsedající. Vážená paní senátorko, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si myslím, že samozřejmě všichni souhlasíme, že ten problém je potřeba vyřešit. Myslím, že kolega Jurečka to tady jasně řekl, ale vůbec si nemyslím, že je to z toho titulu, že by to navrhovala paní senátorka, nebo že by to byl dokonce opoziční návrh jako takový, ale spíš tam vidím velké problémy, a velmi mě mrzí, že tento návrh zákona, který svým způsobem sice je velmi jednoduše prezentovaný, jedná se snad o čtyři paragrafy, nicméně obsah já vidím velmi problematický hlavně po právní stránce.

Možná je, možná není, nechci to tady komentovat, abychom se stejně dostali k tomu, že případné spory se budou prohlubovat, skončí stejně u civilních soudů a budou se protahovat třeba i na roky, takže ten výsledek bude, řekl bych, velmi diskutabilní. Já osobně nemám nic proti tomu propustit to do třetího čtení. Vůbec ne.

Děkuji za pozornost. Také děkuji.

V tuto chvíli nemám dalších přihlášek...